Přičemž neříká, v jakém čase, co se bude kontrolovat.

Jak to uděláte? Nebo ovoce.

Pod milionovými kontrolami.

Vědí, že tohle není cesta. Ale každý spotřebitel nebo nakupující nemusí úplně tomu rozumět.

To není na zbláznění jenom pro ty, co by se tak měli chovat a prodávat tak to zboží. Takže je to jenom politická deklarace, úplně prázdná a hloupě napsaná. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Má zájem o závěrečné slovo.

Myslím si, že je dobře, že se bavíme o tom, co pomůže českému zemědělství, českému potravinářství, českému spotřebiteli. Tím pomůžeme absolutně nejvíc. A to, že ten zákon je potřeba, prosím jenom, abych to trošku odlehčil: podívejte se, když si dáváte kávu, jaké tam lijete mléko tady ve Sněmovně. Všichni tam lijete německé mléko. Závěrečná slova zpravodajů. Má zájem. Prosím, pane zpravodaji.

Chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že v rozpravě vystoupilo 12 poslanců a poslankyň, padl jeden návrh na doplnění legislativně technických úprav od kolegy Bendla, a pokud někdo nezpochybní, že nejde o legislativně technickou úpravu, dovoluji si potom následně v návrhu zahrnout tento návrh legislativně technické úpravy od kolegy Bendla k dalším legislativně technickým úpravám a navrhnu hlasovat en bloc. To je všechno k závěrečné zprávě zpravodaje, pane předsedající. Děkuji. Má zájem? Nemá zájem. Má zájem o závěrečné slovo za výbor pro evropské záležitosti. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych vás rád, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámil krátce, velmi stručně s jednáním o tomto bodu na půdě Evropského výboru.

Tudíž já pro něj nemohu hlasovat z tohoto důvodu. Pokud by to došlo k Evropskému soudnímu dvoru, tak nám to hodí na hlavu, není možné v tomto takto hlasovat.

Zemědělská politika dnes zabírá 40 % rozpočtu Evropské unie. To je ohromná hromada peněz, kterou do zemědělství dáváme, a musíme se tedy bavit na půdě Evropské unie, jestli to je rozdělováno správně, jestli to je spravedlivé, nebo jestli některé státy těží na úkor malých států.

Ale je to debata na úroveň Evropské unie.

Pane zpravodaji, prosím.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí, a to jest: prvně hlasovat návrhy legislativně technických úprav.